Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se pokusím panu kolegovi Nacherovi taky odpovědět, protože těm slovům pana ministra, která tady už asi podruhé zopakoval, prostě nevěřím. A nevěřím jim z toho důvodu, že vy jste tady řekl, že kdybyste chtěli jít tak, jak my si myslíme, že k tomu cíli, ke kterému směřujete, tak že nejjednodušší cestou je odvolání rady jako celku, že nepůjdete změnou zákona.

Nicméně ten první návrh, v tom jste zanechávali počet radních na 15. Nicméně jste počítali s tím, že celou radu budete moci odvolat a navolit všech 15 radních znovu.

Když vám to Ministerstvo spravedlnosti shodilo jako ne protiústavně, jste tady říkal, jako ústavně nekonformní, tak jste přišli na tu variantu, že teda ten počet navýšíte na 18.

Děkuji za dodržení času.

A to mi tady jako chybí. Já tady jsem nezaznamenal, že by těch 15 radních to nestíhalo a je potřeba to zvýšit na 18.